Současně si musíme říct a říct to zcela otevřeně že pokud sankce mají být účinné, mají silně dopadat na ruskou ekonomiku, bezesporu dopadají i na země, které sankce uvalují. To znamená, dopadají na všechny členské státy Evropské unie včetně České republiky. Některé z dopadů prostě vidíme dnes a denně.

Ty dopady, zejména co se týče cen energií, jsou evidentní.

Využiji této šance, abych oznámil, že k dnešnímu ránu jsme měli naplněné zásobníky z více než 70 %.

Nám se povedlo ve spolupráci s druhým vlastníkem zahájit naplňování tohoto zásobníku, naplňuje ho firma ČEZ, takže i tím přispíváme ke zvýšení zásob na těch 70 %. Včera jsme slyšeli v projevu předsedkyně Evropské komise, že v rámci Evropské unie je naplněno z plynových zásobníků na úrovni 55 %.

Takže jsem přesvědčen, že ten zákon potřebujeme, že je navržen správně a že pomůže lépe na našem území vymáhat dodržování sankcí, včetně toho, aby se obcházení sankcí stalo trestným činem.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předkladateli. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým byl původně pan poslanec Miroslav Zborovský, který je však omluven. Proto bychom měli hlasovat o změně zpravodaje. Navržen je pan poslanec Kohajda, který přítomen je.

Kdo je proti? V hlasování číslo 18 je přihlášeno 134 přítomných, pro 97, proti žádný. Návrh byl přijat.

Návrh zákona reaguje na aktuální poznatky z praxe při provádění mezinárodních sankcí a řeší nejpalčivější problémy, které při tom nastávají. Dále návrh zákona umožní provádění sankcí zavedených podle návrhu zákona o omezení opatření proti některým závažným protiprávním jednáním, což je sankční zákon, jehož gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí. Předkládaný návrh zákona přináší změny zejména v oblasti rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu, u něhož by mělo dojít k zefektivnění, a to především zlepšení získávání informací a jiných podkladů pro vydání rozhodnutí a zvláštní úpravu doručování do zahraničí; dále pak správu majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, upřesněním procesních postupů při prodeji tohoto majetku a zpoplatnění správy tohoto majetku; dozoru nad prováděním mezinárodních sankcí, a to umožněním zadržení majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, orgány Celní správy České republiky; zmrazování majetku, na který dopadají mezinárodní sankce, a to umožněním vložení plomby do veřejných evidencí; v neposlední řadě ochranu informací, a to zpřesněním úprav mlčenlivosti přestupků, kdy se stanoví trestnost pokusu přestupku a zveřejňování výrokové části rozhodnutí o vybraných přestupcích. S ohledem na to, že návrh reaguje na aktuální situaci při provádění mezinárodních sankcí, není z důvodu nutnosti rychlé úpravy možné pokrýt další potřebné změny zákona o provádění mezinárodních sankcí, které by bylo vhodné zavést.

Součástí návrhu usnesení vlády je návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení.

Nicméně tato částečná novela řeší alespoň nejaktuálnější oblasti na základě zkušeností z praxe, které zatím nejsou dostatečně legislativně řešeny. Z těchto důvodů doporučuji, aby Sněmovna návrh propustila do druhého čtení a přikázala jej rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Děkuji panu zpravodaji. Ještě načtu před otevřením rozpravy jednu z omluv. Nyní tedy už otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil zatím jenom pan poslanec David Štolpa. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednáme tu dnes o novele zákona o mezinárodních sankcích, což je něco, co je v dnešní mezinárodní situaci více než aktuální. Tato novela vytváří podmínky pro zavádění sankcí proti subjektům na našem území, které se dopustily závažného protiprávního jednání a nebyly doposud zařazeny na sankční seznam Evropské unie. Zároveň tato novela bude umožňovat právě na popud České republiky na sankční seznam Evropské unie subjekty zařazovat. V současnosti platí, že Celní správa na základě současného zákona nemá pravomoc sankcionovaný majetek zadržet.